Bez všech těchto věcí nebude mít smysl a nebude fungovat.

To znamená, že to skutečně je postavené na karanténě.

Víte, že s tím návrhem je spojeno to, že to budeme pravidelně každé dva týdny vyhodnocovat, případně parametricky upravovat. A já rozumím tomu, že pro poslance je 370 korun denně navíc málo.

To znamená, že tento návrh, myslím si, je správná cesta, budeme ho průběžně vyhodnocovat a uvidíme, do jaké míry zafunguje. Nyní tedy otevírám podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající.

Už jsem ho zdůvodnila krátce v obecné rozpravě a podrobné zdůvodnění je v písemném textu, v dokumentu, který je založen v systému.

Také jsem zdůvodnila v obecné rozpravě a podrobné zdůvodnění je zase v dokumentu, který je již zaveden v systému.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych jenom v krátkosti představila pozměňovací návrhy poslaneckého klubu SPD k návrhu zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě.

Bylo by to oprávněně možné vnímat jako jejich diskriminaci i jako určitý trest za jejich zodpovědné chování. Ve druhém pozměňovacím návrhu navrhujeme, aby tento mimořádný příspěvek při nařízené karanténě byl vyplácen všem zaměstnancům ve stejné a jednotné výši, tedy 370 korun za každý kalendářní den trvání nařízené karantény bez jakýchkoliv dalších omezení. Toto opatření směřuje zejména na pomoc zaměstnancům s nižšími příjmy. Není zdůvodnitelné, aby jim byl jakkoliv krácen. V současné době by mohlo znamenat významný zásah do jejich příjmové situace riziko, že nebudou moci zaplatit všechny své povinné výdaje typu nájemného a záloh na energie. Stejné opatření je součástí i prvního návrhu, který se týká živnostníků. Děkuji vám a prosím vás o podporu.

Prosím, máte slovo.

To jsou tedy pozměňovací návrhy, které tímto načítám, a děkuji za pozornost. Už nevystoupíte.

Děkuji za pochopení.

Prosím, máte slovo. Děkuji. Jenom velice rychle. Nemám pocit, že zpravodaj by měl komentovat vystoupení, takže jenom konstatuji, že v obecné rozpravě vystoupilo šest poslanců a poslankyň, v podrobné čtyři. Nebyl podán žádný návrh k zamítnutí, můžeme tedy ukončit druhé čtení a pokračovat třetím čtením. Takže tím pádem končím druhé čtení tohoto návrhu.